Chtěl bych jenom uvést na pravou míru, co jsme tady schválili zákonem o registru smluv.

Kdybych jejich slova měl brát doslova, tak 1. července letošního roku nastal konec světa. Nenastal.

Naopak v zákoně o registru smluv je smluv zveřejněno méně, protože je omezený výčet.

Naopak přidává ještě některé další výjimky, jednak k subjektům a jednak k činnostem. A tak třeba když poslední rok před schválením zákona, rok 2015, trávili ve velkých debatách zástupci koaličních stran a Ministerstva vnitra, kde jejich legislativci zpracovávali finální text, který my jsme pak v prosinci schválili, tak mysleli právě i na rizika ohrožení firem, které ovládá, vlastní stát.

Takto jednoduchá ta informace je.

Protože mnozí žijí s tím, že všichni jenom kradou, všichni, kteří se pohybují ve veřejné správě, tak to dělají pro osobní obohacení, a registr smluv ukazuje, že řekněme zatím nic takového nenastává.

Ale samozřejmě je to určitý obrovský objem dat, který až svým zpracováním a roztříděním a porovnáním dává nějaký smysl.

A nezapomínejme, že pořád je to hospodaření s veřejnými prostředky. A nakládáme s nimi v zájmu občanů, a tak nedává příliš smysl, abychom tyto informace před občany tajili. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Paní místopředsedkyně Jana Černochová. Prosím, paní místopředsedkyně. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. To skutečně lze podle § 93 odst. 2 jednacího řádu učinit. Já eviduji tento váš návrh, nicméně předtím, než tak učiním, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pánů zpravodajů? Není zájem. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám jenom, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Tento pozměňovací návrh je uveden v systému pod č. 5102. Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Václav Snopek. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, patřím k té skupině stmívačů.

A tentokrát v tom nejsem úplně sám.

Ale bohužel používají pololži, polopravdy. A mohu podtrhnout slova pana kolegy Urbana. Zkrátka je to nátlak na poslance a já jsem označil nátlak této skupiny za hodný galerky 4. cenové skupiny a na tom trvám. Tudíž někdy dobrá myšlenka se nechá zabít tím, jak tito pánové jsou neústupní.